Máli ČKP nadstandardní pravomoc sama rozhodovat, sama prověřovat i sama vymáhat své vlastní nároky vůči ostatním osobám, musí v právním státě být tyto osoby vybaveny nástrojem, jak se této zvůli postavit.

Proto bylo zvoleno řešení za pomoci čestného prohlášení jako odraz odporu v soudním řízení. Jsme si vědomi, že toto řešení není ideální, ale jiné v současné situaci nemá smysl a jedná se pouze o logické vyústění současné úpravy.

ČKP by v případě zrušení výzvy čestným prohlášením byla pouze se svým nárokem odkázána na standardní řízení tak jako jakýkoliv jiný subjekt, kde by za pomoci řádných důkazních prostředků prokazovala své právo. Pokud vláda rozporuje formulační nejasnosti nově zaváděných lhůt, je třeba konstatovat, že se nejedná o nic, co by se nemohlo lehce vyřešit interpretací v rámci aplikační praxe, a pokud jsou tedy lhůty opravdu tak nejasné, je možné je jistě mírně upravit v rámci pozměňovacích návrhů v druhém čtení.

Pojmem řízení zákonodárce tedy myslí jen a pouze standardní význam, jenž je mu právní praxí přikládán, a to tedy řízení buď soudní a vykonávací, popřípadě exekuční, nebo řízení správní.

Takto bych mohla pokračovat dál. To, co vláda napsala, promiňte mi to, kolegové a kolegyně, mi připadá, že to psal opravdu někdo, kdo sedí za stolem, možná už několik let, a možná už poměrně dlouho nebyl venku a v praxi. Věřím tomu i podle vyjádření pana ministra dopravy, že toto považuje za problém, že to myslí vážně, a že se najde důvod pro to, abychom tuto novelu posunuli do druhého čtení, upravili ji, my se tomu nebráníme, ale zabránili tomu, o čem jsem tu mluvila. Prostě bez toho ty lidi necháte tak, jak jsou, a věřte mi, že ty případy jsou opravdu, ale opravdu tragické, a věřte mi, že jsme to způsobili my tím, jak špatně jsme minulý zákon připravili. Děkuji paní poslankyni Konečné. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Dneska mám nějaký divný den.

Já jako předseda vládního poslaneckého klubu moc dobře vím, co to je, když se říká, že vládní koalice nesouhlasí s poslaneckým návrhem zákona, zejména opozičním, protože chystá vlastní, systémové, komplexní, lepší a ještě lepší řešení. Nezapomněl jsem na to. Známe to velmi dobře. Ale z toho, co píše vláda, já bych řekl, že Ministerstvo dopravy by se mělo zaměřit na to, aby umělo implementovat novelu, která je tam zmíněna, ke které jsme dali rok a půl lhůtu na přípravu všech nutných systémových softwarových podkladů.

Tak může platit jedno, nebo druhé.

My jsme naplnili literu zákona cestou nejmenšího odporu a nejmenší námahy úřadu, protože souhlasím s tím, že by to měl vymáhat ten, kdo má z toho užitek. Je tady signalizováno, že paní stenografky nemohou vykonávat svoji práci pro hluk v sále, protože vás neslyší a protože by se mohlo stát, že vaše vzácná slova nebudou zaznamenána pro historii, tak prosím, abychom se opravdu ztišili. Prosím, můžeme pokračovat.

To si myslím, že mám na starosti příjemnější věci.

Není tady. Taky si pamatuji, jak křičeli tady tihle kolegové a kolegyně, když byli v opozicích, co je to za neúctu, že jsou tady pouze dva tři čtyři ministři, že za nich by se to stát nemohlo. Ale to jsem říct nechtěl.

Pokud znáte nějaké legislativní lhůty, tak se to prostě nedá. Můj názor je, že se to dá opravit, že ty výtky se dají ve výborech opravit.